Pokud se týká Prahy, tak ano, Praha je na tom dlouhodobě lépe tak jako na tom předtím byla dlouhodobě špatně, protože prostě byla na začátku té epidemie. A bylo by velice špatné, kdyby to byla opět Praha, kdo začne stoupat.

A jestli se někdo chová špatně v brněnském, nebo pražském, nebo ostravském baru, je to úplně jedno. Není to nic, co by bylo zaměřeno proti Praze, já aspoň za sebe to takto cítím. A znovu jenom říkám, že i když většina z nás a většina z restauratérů a většina z osob, z občanů, něco dodržuje, tak i ta menšina, která to nějakým způsobem zlehčuje, si zahrává se zdravím všech. To není zase žádná výhrůžka prosím, to je jenom medicínské konstatování. Potom jsme zde hovořili také o tom, že je potřeba nějakým způsobem na tu stávající situaci reagovat.

Ony nejsou odlišné od toho, co se děje u nás. Opravdu nejsou. Celospolečenské testování, jeho nabídka, je z mého pohledu velmi proaktivní přístup. Je to snaha budu zde citovat jednoho z kolegů, který s tím přišel, to není moje myšlenka, ale velmi se mi líbí je to snaha hráběmi vybrat z trávníků ty největší kameny, které ho poškozují.

Bude i součástí té velké kampaně. Takže ano, zase se dá říct, všechno se dá udělat o něco lépe, tomu já se nebráním. Jenom bych prosil, aby nezněly ty úplně silné argumenty, jako že se fakt nic neděje nebo že je všechno úplně špatně. Když už jsme se zde bavili o tom, že by bylo, a já to nesmírně podporuji a od začátku jsem to navrhoval, aby byla plošně a široce informovanost o tom, co se chystá, napříč celým politickým spektrem. Takže když jsem nastupoval do své funkce, tak jsem řekl, že bych velmi stál o něco, co by bylo poradním orgánem ministra, kde by byla nabídnuta účast všech zástupců všech parlamentních politických stran, všech hospodářských komor a dalších podobných profesních organizací. Před týdnem, protože ono to holt všechno chvíli trvá, jsem všem z těchto lidí rozeslal nabídku tady na odeslání svého experta do tohoto. A není to snaha přehodit na vás politickou zodpovědnost za rozhodnutí ministerstva. Je to snaha o to, abyste o všem věděli jako první. Takže já jenom opakuji tuto svoji nabídku. Opět to není žádné nucení nebo žádná snaha se z toho politicky vyvléct. Změny, které vidíme, a už to tady bylo několikrát řečeno, jsou opravdu zatím dány tím, co se stalo před rozvolněním. To rozvolnění uvidíme koncem tohoto týdne a začátkem příštího. Takže ve chvíli, kdy se napřed něco dělo nesmírně dobře, všechno klesalo a lepšilo se, a teď se poslední týden horší, tak to opravdu znamená, že ta opatření přestala fungovat. A přestala fungovat jedině proto, že jsme je přestali dodržovat. Tady není žádná jiná cesta, to není výmysl zlého ministra zdravotnictví. To tak prostě je. Takže já zase rozumím tomu, jenom chci, abychom všichni věděli, že to, co se děje, se děje proto, že ta opatření přestávají fungovat.

Takže to byly moje komentáře a velmi děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená paní ministryně, pane ministře, já si myslím, že tady jsme teď svědky rozehrané hry, kterou jsem schopen shrnout do jedné věty, která zaznívá od občanů, dostáváme ji všichni mailem: Doufám, že nepodpoříte toho Babiše! A teď se ptám, je ten premiér Babiš ten, který sám o sobě rozhoduje?